121. V této fázi musíme hlasovat o souhlasu s přítomností pana guvernéra. Jakkoli je to formalita, musíme toto absolvovat. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jeho usnesení nám bylo doručeno jako tisk 438. Prosím pana zpravodaje Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru. Děkuji. Z hlediska účetních výsledků byl kalendářní rok 2014 pro Českou národní banku významný tím, že dosažený hospodářský výsledek, zisk ve výši 56,5 mld. Kč, umožnil plně pokrýt zbývající část kumulované účetní ztráty z minulých let.

ČNB je si dle materiálu dobře vědoma svého hlavního poslání, péče o cenovou stabilitu, a to je definováno hlavně dodržením inflačního cíle.

Takhle proběhlo jednání rozpočtového výboru o hospodaření ČNB. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Stanjura. Myslím si, že pan zpravodaj rozpravu popsal docela dobře a výstižně, a myslím, že není problém v obsahu, nicméně mám jeden dotaz.

Já vím, že to je povinnost, ale přijde mi to zvláštní a dávám k úvaze, zda bychom to neměli změnit.

Je to poměrně zvláštní, když si vezmete postavení a úlohu centrální banky a k tomu kteroukoli auditorskou firmu, která audituje především komerční subjekty.

Nikdo jiný to udělat nemůže. Tak to berme jako podnět, možná nejdřív k nějaké neformální debatě v rámci rozpočtového výboru, případně k úvahám pana ministra financí či pana premiéra, zda by to nebylo rozumné. Děkuji. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

Dovolím si velmi poděkovat za projev důvěry, aspoň tak tu poznámku vnímám.

Není to, že byste byli bez kontroly.

Já tomu rozumím, co říká pan guvernér.

Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tak ji končím. V této fázi závěrečná slova asi nejsou třeba.